Děkuji za slovo, pane předsedo. Abych nezapomněl, tak vznáším námitku proti tomu, jak řídíte schůzi. Teď to zdůvodním. A teď je úplně jedno, co jste dneska ráno přečetl. Já se vrátím do středy, jak jsme končili. Vy jste rozpravu otevřel na mikrofonu. Ne že nebyla otevřena. Rozprava je otevřena a nebyla uzavřena.